Domluvili se, že se domluví, a korunu tomu nasadil premiér Petr Fiala, když nakonec řekl, že se čeká na to, co navrhne Evropská komise která ale už tři čtvrtě roku nic nenavrhla a evidentně ani nenavrhne.

Chápu, že vy ho nechcete, protože samozřejmě, kdyby tady byl, tak už vám mnoho věcí neprojde, které vy prosazujete.

Vláda Petra Fialy vzala 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám!

Takže těch příkladů bych tady mohl dávat vícero, co vláda Petra Fialy tady předvádí a co už by mohlo být právě otázkou zákona o referendu. Včera no, to se děly věci tedy, co tady předvedla vláda Petra Fialy, a opět už tam vidím další otázky, ke kterým by zajisté občané se rádi vyjádřili v námi navrhovaném zákonu o referendu.

To je neuvěřitelné! A už tady vidím další prostor pro to, aby právě na tyhle vaše škodlivé návrhy už si občané mohli sbírat podpisy a aby už mohli i tím, jenom tím sběrem podpisů a ukázáním toho, že prostě s tím tématem, že to vidí jinak než vaše vláda, tak už by se mohli vyjádřit.